Jedním z opatření ke snížení nehodovosti je rušení přejezdů.

Děkuji. Vážený pane předsedající, děkuji za udělení slova. Paní ministryně, páni ministři, dámy a pánové, já si dovolím navrhnout k zařazení nový bod na pořad této schůze Poslanecké sněmovny. Navrhuji ho na příští pátek a celý název tohoto bodu zní Informace vlády o možnostech kompenzace rostoucích mandatorních výdajů obcí a krajů coby zřizovatelů příspěvkových organizací v oblasti kultury vyplývající z růstu platů dle nařízení vlády o platech.

Je to to, že se mi včera dostal do ruky kapitolní sešit, tedy návrh rozpočtu Ministerstva kultury na rok 2020, a já jsem se podíval do některých jeho částí a řekl bych skoro lidově, že když jsem si něco přečetl, tak ve mně takzvaně bouchly saze a překřtil jsem si ten návrh rozpočtu termínem Staňkova pomsta, protože tento návrh rozpočtu ještě připravoval pan exministr Antonín Staněk, a mám prostě pocit, že chtěl v něm vyjádřit svoji frustraci nad odchodem z funkce směřovanou vůči těm, kteří asi podle jeho názoru za toto mohli. Co mám, konkrétně na mysli?

Neboli když to zrekapituluji, už nedostatečných 160 milionů korun z loňského roku pod velkým tlakem odborné veřejnosti i nás poslanců ministr Staněk navýšil řádově o několik desítek milionů, ale v tomto návrhu, který je teď projednáván ve Sněmovně, je pouhopouhých 130 milionů. Jde o to, že za poslední roky výrazně rostou platy zaměstnanců v kultuře, těch, na které se vztahuje nařízení vlády o platech. Chci jasně podotknout, že navýšení těchto platů je v pořádku, je správné.

Státní kompenzace těchto platových nárůstů byla vlastně mizivá a tento návrh rozpočtu Ministerstva kultury na příští rok nám říká: obce a kraje, nejenom si to opět zaplaťte z vlastních kapes, ale to málo, co přichází ze státního rozpočtu, bude ještě sníženo. Já proti tomu protestuji.

Pak budou muset prostě samosprávy čelit tomu, že budou muset provádět nějaká omezení, či dokonce škrty, a jistě si umíme představit, jakými směry se takové škrty mohou vydávat.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, z předcházejících vystoupení mých kolegů je vidět, že vládní koalice, vláda, vedení Sněmovny skutečně nechává mnohé návrhy, které vzešly z řad opozice, ležet, nezařazuje je na pořad jednání a nedává Sněmovně možnost tyto návrhy projednat. Ale nejenom návrhy opozice zůstávají vládní koalicí opomenuty, ale jsou to samotné návrhy, které vzešly z jejich ministerstev. Jedním z takových materiálů, který leží již pomalu rok v programu zaparkován, je

Ta zpráva již prošla svým legislativním procesem, který předchází jejímu zařazení na pořad jednání Sněmovny.